Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji. V hlasování číslo 1 bylo přihlášeno 125 poslanců a poslankyň, pro 115, proti nikdo.

Sděluji, že do zahájení této schůze o omluvení své neúčasti...

Budete zpochybňovat proběhnuté hlasování? Nebudete. Tak to prosím řekněte na záznam. Mně nefunguje hlasovací zařízení. Nenapadám hlasování. Já děkuji za informaci. Já se tedy vrátím k zahajování.

Já vám děkuji. To byly omluvenky.

To je z mé strany vše. Mám zde několik písemných přihlášek, s nimiž se vyrovnám v pořadí, v jakém byly doručeny, pokud zde není někdo s přednostním právem. Pan místopředseda s přednostním právem. Prosím. A poprosím už o klid. Budeme skutečně jednat v tuto chvíli.

Já také děkuji. Takže pokud v tuto chvíli nejsou další přihlášky s přednostním právem... V tom případě nyní k písemným přihláškám, tak jak byly doručeny. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci. Rád bych navrhl pevné zařazení bodu 192 Kontrola usnesení Poslanecké sněmovny číslo 66 ve věci platů učitelů. Toto již bylo jednou pevně zařazeno a bylo to zařazeno pevně na 13. listopadu. Bohužel byl předtím předřazen bod o restitucích, o zdanění církevních restitucí, a na projednání tohoto bodu se nedostalo. Proto bych rád znovu navrhl jeho pevné zařazení. A nejlépe za již zařazené body.

Vzhledem k tomu, že by se mohl opakovat stejný scénář jako 13. listopadu, tak bych navrhoval zařazení nejen před tento bod za již předřazené body ze Senátu, ale ještě před bodem zdanění církevních restitucí.